Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím ke třem svým pozměňovacím návrhům. Čeho se týkají?

Děkuji za podporu těchto návrhů.

Nikoho už opravdu nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Máte zájem. Pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já budu velice krátký.

Já končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.